Ale myslím, že tady je třeba říct a navrhnout Sněmovně postup do budoucna.

Děkuji za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Helena Válková.

Protože jinak by se mohlo stát, že i sebelepší pozměňovací návrh, který míří správným směrem, potom ve výsledku bude vést minimálně ke zpochybnění celého procesu. Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám ani nikoho nevidím, že by se hlásil. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Kateřina Valachová.

Děkuji vám.

Prosím máte slovo.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? A protože nezazněl návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu.